Následně bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku Zákony první čtení dle navrženého pořadí na úterý, což jsou body 21, 12, 14, 7, 8 a 9.

Poprosil bych všechny v sále o zklidnění. Ještě jednou prosím. Paní kolegyně, vážení páni kolegové, jenom k tomu, aby bylo jasno, co bude dnes odpoledne.

Pokud jsme pro, tak o tom nemusíme teď hlasovat, pouze to beru na vědomí.